To bych chtěla jenom závěrem zdůraznit.

Toto je cesta, jak pomoci tedy rodičům malých dětí obecně, ale ženám zejména. A jsem za to velmi ráda. Děkuji, paní místopředsedkyně. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Ano, pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Já jsem velmi rád, že se podařilo domluvit na vládní úrovni v rámci vládní pětikoalice tento návrh zákona. Možná se to může zdát jako malá změna, nicméně já jsem velmi přesvědčen o tom, že to je první důležitá vlaštovka, která by měla směřovat k tomu, abychom skutečně větší flexibilitu na pracovním trhu dokázali v České republice zavést a posílit.

Týká se to například zdravotního pojištění u zkrácených úvazků, kdy lidé, kteří nedosahují minimální mzdy a nedosahují toho minimálního vyměřovacího základu, tak při každém navýšení minimální mzdy, což v posledních letech je trend, tak vlastně u nich vždycky s každým navýšením minimální mzdy dochází k poklesu jejich reálné mzdy. A já pevně věřím, když tady vidím pana ministra zdravotnictví Válka, že to bude jedno z dalších témat, která budeme ve vládní koalici, a pevně věřím, že i napříč politickým spektrem, diskutovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá další opatření, která směřují ke zlepšení flexibility pracovního trhu. Týká se to také novely, která už tady byla v minulém volebním období také jako poslanecká a týká se home office. Víme, že v době covidu to byl institut, který byl velmi často využíván, nicméně chybí nám k němu jednoznačné právní ukotvení a potřebujeme Pane poslanče, já se velmi omlouvám. Poprosím kolegy, aby se ztišili. Prosím, můžete pokračovat.

A já pevně věřím, že vláda, která se k těmto krokům zavázala, v nich bude v tom dalším období pokračovat, a velmi bych si přál, aby tato novela, kterou tady dnes projednáváme, prošla legislativním procesem a skutečně byla tím nastartováním v tom procesu větší flexibility českého pracovního trhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr? Má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, já už jen velmi stručně.

Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem.